Děkuji panu poslanci Seďovi. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dovolím si navrhnout usnesení, které je stejné, jako bylo v předešlých letech, a které by znělo: Poslanecká sněmovna vyslovuje poděkování všem vojákům Armády ČR, kteří působili a působí v zahraničních operacích. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. Můžeme tedy uzavřít i rozpravu podrobnou a budeme hlasovat o usnesení, která byla přednesena, a to tak, že nejsou na sobě závislá, může být tedy hlasováno každé zvlášť, protože byla předložena jako dvě usnesení. Já vás, kolegyně, odhlásím.

Jakmile bude ustálen počet přihlášených, což se právě nyní stalo, zahajuji hlasování číslo 124 a ptám se, kdo je pro přijetí usnesení, které bylo předloženo zpravodajem. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní návrh, který předložila paní poslankyně Jana Černochová.

Kdo je proti? Děkuji vám. I toto usnesení bylo přijato. Zprávu jsme vzali na vědomí a přijali jsme i další část usnesení. Končím bod číslo 120.